No to je neuvěřitelný úplně.

Takže to je úplně neuvěřitelný.

No to jsem opravdu nevěděl, jaká vláda bude tady vlastně vládnout ve finále, když jsem to podával, nebo jak se to vyvine.

Je schopná vyhlásit stav ohrožení státu, přestože ohrožení nejsme.

Vaše vláda neustále vyvolává strach v lidech.

Navíc je to ústavní zákon. A jak víte, tak u ústavního zákona neplatí lhůty na projednání. Takže skutečně nebrání tomu, kdybyste to nechali projít do prvního čtení, aby se o tom tady dlouze diskutovalo a aby se tady jednalo politicky o nějakých parametrech, tak aby to bylo průchodné, protože je potřeba tady ústavní většina.

Byl dokonce v druhém čtení. Takže to tedy musím říci, že skutečně je klad.

Takže to opravdu byl problém.

Tak dál.

A tu většinu jsme tady na to měli přitom.

Tak rozhodnutí v referendu by bylo přijaté a závazné ve smyslu článku 9, ten ještě přečtu následně, hlasovalali pro návrh nadpoloviční většina hlasujících, jestliže se zároveň referenda zúčastnilo alespoň 20 % občanů České republiky oprávněných v referendu hlasovat.